Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je připraven pan poslanec Petr Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci využít této příležitosti k tomu, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem, který je uvedený v systému pod číslem 8316, který řeší velmi zjednodušeně řečeno problémy, na které narážejí instalovatelé těch fyzických sítí, které vedou v domech.

Dneska je to tak, že se žádá o povolení ke stavbě, i když to žádná stavba není, na stavební úřad a stavební úřad to postupuje Českému telekomunikačnímu úřadu, který to řeší. Tahle drobná novela by měla vynechat stavební úřad, který stejně není ze zákona ani z podstaty věci kompetentní to řešit a který to postupuje na Český telekomunikační úřad. Takže jde jenom o to, že by se přeskočil stavební úřad a šla by žádost přímo na Český telekomunikační úřad, který by potom v té věci rozhodl, což by mělo podpořit výstavbu internetové datové infrastruktury, která je zapotřebí proto, aby se ve společnosti šířil rychlý internet. Děkuji vám.

Děkuji, pane předsedající.

My jsme to nazvali takzvaná nákladová cena. Ten pozměňovací návrh se týká v zásadě toho, aby náklady na změnu poskytovatele nebyly odrazující poskytovatele internetového připojení.

Já se pak přihlásím.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem jenom přišel odůvodnit pozměňovací návrh kolegy Vojtěcha Munzara, který dnes není přítomen. Pozměňovací návrh snižuje hranici pokut za méně závažné přestupky, za takzvané informační povinnosti vůči ČTÚ. Netýká se to nijak přestupků v souvislosti s ochranou spotřebitele. Navrhuji snížit horní hranici přestupku na jeden milion korun. Je nutné si uvědomit, že se to netýká jen těch velkých operátorů, ale i malých a středních firem. I nižší finanční strop sankcí za nesplnění informačních povinností je dostatečně odrazující od neplnění povinností. Naopak vyšší rozsah může vést k nepřiměřenému a netransparentnímu rozhodování úřadu o sankcionování neplnění informačních povinností vůči úřadu.

Proto je navrhovaná hranice 1 milion korun dostatečná pro výkon činnosti tohoto úřadu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se v podrobné rozpravě chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 8316.

Odůvodnění jsem již přednesl v obecné rozpravě a jinak samozřejmě k pozměňovacímu návrhu je přiložena důvodová zpráva, která tuto jednoduchou věc objasňuje. Děkuji.

Děkuji.

Na druhou stranu samozřejmě tam vnímám to, že nikoho z nás nebaví, když mu někdo volá se službami, které nechce.

Pakliže se nám podaří nalézt takový výklad, který ukáže, že běžné služby by nemusely být omezeny, tak samozřejmě pak se to dá dál řešit v nějaké národní novele v budoucnu. Děkuji za pozornost.